Prosím sněmovnu o klid, abychom mohli pokračovat.... Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, není pochyb o tom, že tu při zápise ze školského výboru došlo k podvodnému jednání.

Koneckonců panu ministru Chládkovi je namístě poděkovat, že byl předložen zcela profesionálně.

Problém vidíme spíše u těch, kteří si neumějí stát za svým, a zásadní problém vidíme v těch, kteří neváhají falšovat dokumenty orgánu Poslanecké sněmovny.

Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě dovolte, abych shrnul celou komplexní novelu školského zákona, protože ji považuji za klíčovou, a vzhledem k tomu, že debata byla pouze o některých bodech, tak poprosím jen o strpení, abych vám připomněl, že ta novela obsahuje 16 klíčových bodů.

My máme informaci, že pokud by školský zákon zůstal v té staré podobě, to znamená ten, který je teď platný, který my měníme, tak by Evropská komise s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou nepovolila finanční prostředky v novém plánovacím období pro celé školství.

Proto jsem velmi rád, že ten sporný bod, který není součástí této novely, ale někteří chtějí dát prostor domácímu vzdělávání na druhém stupni, tak není a nebude součástí této novely. Další body, které tu jsou, tak je to především zpřístupnění přípravných tříd základních škol dětem i bez sociálního znevýhodnění. Určitě ředitelé škol uvítají, že jim již neomezujeme jejich smlouvy na dobu určitou, ale že mají možnost je mít na dobu neurčitou. Dále jsme se bavili i o jednotných zadáních závěrečných učňovských zkoušek a je tam celá řada zajímavých bodů, jako je např. zavedení státních zkoušek grafických disciplín. Musím potvrdit, že na tomto zákonu pracovala celá skupina odborníků. Jsem rád, že drtivá většina těchto bodů je vnímána pozitivně napříč politickým spektrem.

Co se týká domácího vzdělávání, tak jak jsem řekl ve středu, nabízíme těm poslancům, kteří chtějí připravit tento poslanecký návrh, že jim vytvoříme veškeré odborné zázemí k tomu, aby byl kvalitně zpracován tento návrh. Já osobně jsem své již k tomu řekl. Dnes je povoleno domácí vzdělávání až do konce páté třídy, to znamená na prvním stupni. Není pravdou, že by na druhém stupni děti možnost neměly. My jsme rozšířili to ověřování o trojnásobek škol, takže všechny děti, které byly v prvním stupni, v tom pokračovat tu možnost mají. Kdyby byl jakýkoli případ např. vrcholových sportovců, tělesně postižených dětí, které nemohou navštěvovat hlavní vzdělávací proud, i tady současný systém, a i pan poslanec Fiala to ví, může na to reagovat, může dát individuální plán, takže i tyto děti v tomto systému mají možnost takto individuálně se vzdělávat. Toliko asi závěrem a chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu této novely.

Ale předtím samozřejmě ještě budeme hlasovat návrh, který tu padl v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane předsedo. Děkuji.

Logické před hlasováním o vážném zákonu.